Paní místopředsedkyně Valachová přednostní právo. Děkuji, pane předsedo. Jsem ráda, že si pan předseda Okamura vzpomněl, že jsme hlasovali jako sociální demokraté pro zamrazení platů politiků.

Nyní tedy k samotnému návrhu.

O tomto pořadu budeme hlasovat.

Kdo je proti? Děkuji vám. Pořad schůze byl schválen. Budeme tedy postupovat podle tohoto schváleného pořadu. Já tedy otevírám jediný bod 120. schůze

Je tedy navrženo, aby s návrhem zákona vyslovili souhlas již v prvém čtení.

Děkuji za slovo, pane místopředsedo. Už budu velmi stručná. Odkazuji se na to, co jsem řekla při projednávání zařazení tohoto bodu.

Vážený pane místopředsedo, kolegyně, kolegové, děkuji za slovo.

Všichni víme, o čem budeme hlasovat.

Děkuji paní zpravodajce. Otevírám rozpravu.

Prosím, máte slovo. Vážení členové vlády, paní a pánové, budu stručný. Pokusím se vrátit jednání Poslanecké sněmovny těsně před volbami do normálních kolejí jednacího řádu, protože vystoupení, která předcházela, byla v podstatě politickým vyjádřením jednotlivých představitelů ať vlády, nebo opozice. Chtěl bych uvést na pravou míru ty věci, které tady padly. Myslím si, že nejzásadnější je dosáhnout konečně dohody na tom, aby platy politiků byly vázány na průměrný plat v ekonomice. A jestliže bude růst, budou růst i platy politiků, včetně soudců, státních zástupců a dalších. A to je podle mého soudu nejzásadnější. Pokud tady někdo šermuje před zahájením bodu tím, že byl jediný, tak já si myslím, že všichni, kteří trochu rozumí politice a umí počítat do 101, tak že dobře ví, že tady nestačí žádný jednotlivý klub na to, aby se tady něco schválilo. Vím, že je tři dny před volbami a že každý si myslí, že tím, co tady vykřičí, něčeho dosáhne, může dosáhnout jenom toho, že si o něm budou myslet, že se chlubí cizím peřím.

Děkuju.

Dnes jsme tady naposledy.

Ale toto je velice důležitý bod. A já jsem ráda, že se projednává. A chtěla bych být maximálně stručná.